Evropský soud pro lidská práva vydává verdikty zakazující vracet nelegální migranty zpátky do zemí původu, pokud je překročí ilegálně, jako tomu bylo např. ve španělské Melille. A co je nejhorší, takováto rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva jsou právně závazná pro státy, které jsou členy Rady Evropy, což jsou všechny státy Evropské unie včetně České republiky, a mají tak za následek záměrné neřešení problémů nelegální migrace. Určitě vás pobaví názor lidoveckého poslance pana Svobody, přičemž víme, že je to otevřeně proimigrační strana. Problém je podle něj v tom, že nikdo nepřišel s lepším řešením. Cituji: